Úplně jsem nepochopil návrh pana předsedy Faltýnka. Nebylo mi to zcela jasné. Takže zase, co jsme si domluvili, neplatí, všechno se mění. Já jen říkám, i podle počtu přihlášených, jestli zařadíme finanční ústavu, tak tím jsme skončili tento týden.

My v tom bodě ale budeme vystupovat.

Jste prostě politik, který když ztratí nervy, tak občas na něco zapomene, to je pravda, ale určitě nejste amatér.

Je to pak jednodušší. Prosím, máte slovo. Děkuji, dobrý den. Vážení kolegové, já jen takové dovysvětlení.

Nyní s přednostním právem místopředsedkyně klubu ODS paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo. Prostě to zase změníme, kolegyně a kolegové. Jménem klubu ODS vás chci poprosit o desetiminutovou přestávku, abychom se zorientovali v tom, co kdo z vás navrhuje zase za změny programu.